Máme tady zvláštní usnesení.

Není tomu tak, že by se něco změnilo.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Toto hlasování bylo prohlášeno za zmatečné.

Prosím, přihlaste se opět svými kartami. Prosím, pane ministře, ještě s přednostním právem můžete vystoupit. Prosím. Děkuji.

Tak to jsem velmi ráda, že došlo k této dohodě

Každý ví, o čem hlasujeme.

Kdo je proti? Hlasování číslo 129, přihlášeno 154 hlasujících, pro 82, proti 5. Čili toto bylo přijato.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 130, bylo přihlášeno 155 hlasujících, pro 79, proti 5. Konstatuji, že tento návrh na předřazení byl přijat.